Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Padl procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Požádal jsem je, ano, omlouvám se za slovo, které jsem neměl použít.

O procedurálním návrhu na přerušení projednávání tisku 996 do rozhodnutí Evropského parlamentu o přijetí této smlouvy rozhodneme v hlasování 194, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat.

Přeruším vás, paní poslankyně. Znovu požádám sněmovnu o klid.

Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery a poté pan kolega Plzák, který je řádně přihlášen. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Nesdílím obavy paní předřečnice, paní poslankyně Aulické, s tím, že budeme mít problémy svým voličům něco vysvětlovat. Chápu, že má starost o naše voliče, dokonce chápu to, že ona by nám hlas nedala. Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Petra Kořenka, který se hlásil do rozpravy k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Moc děkuji, pane předsedající. Myslím, že přesně to, co tady řekla paní poslankyně, ukazuje, že materiál je potřeba projednat především v zahraničním výboru, a ne přerušovat. Takže si myslím, že právě proto by voliči měli ocenit to, že jsme nepřerušili projednávání, že nečekáme na výsledek hlasování Evropského parlamentu a že se chováme jako svébytný orgán, který projednává materiály s plnou odpovědností. Děkuji. Kolega Plzák je trpělivý. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.